Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 45. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Toliko omluvy.

122, sněmovní tisk 270, novela zákona o podpoře sportu, třetí čtení. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku Zákony druhé čtení, a to v pořadí navrženém z grémia.

Poté bychom se věnovali projednávání bodu 74, sněmovní tisk 165, novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky, první čtení.

Prosím. Moc děkuji, paní předsedající.

Chtěli jsme tam dát pozměňovací návrhy, samozřejmě, a taktéž jsme probírali navýšení příspěvku na péči, poněvadž jak jsem tady včera několikrát na mikrofon upozorňoval...

A poněvadž jsme včera vůbec nedospěli ani k tomu, abychom tady tyto body otevřeli, protože poslanci vládní koalice, i když tady seděli, nevěděli, jakým způsobem mají zasunout kartu do svých přístrojů a hlasovat, anebo co hlasovat, přihlásit se, že jsou tady přítomni, a de facto tím blokovali jednání Sněmovny, a opoziční okénko tím pádem úplně bych řekl deklasovali, tak mám samozřejmě tady několik návrhů bodů, abychom v tom dneska, protože už tady máme i více poslanců vládní koalice, kteří možná budou rozumnější než ti, kteří tady byli včera, a třeba dostanou tu odvahu, skutečně se přihlásí a budou třeba nějakým způsobem hlasovat body, které se tady tohoto týkají. Budu mít celkem na paměti tři body, které bych chtěl zařadit ještě předtím, než začneme mít tady ty body pevně zařazené. Rodičovský příspěvek navrhujeme navýšit z jednoho prostého důvodu.